Tento odškodňovací zákon všem takovýmto lidem pomáhá. A dámy a pánové, ti lidé nechtějí moc, ti lidé nechtějí ani vůbec nic navíc, ti lidé chtějí jenom spravedlnost.

A já jsem přesvědčen, že ti lidé na to mají jednoznačně právo a že vlastně o tom není ani potřeba diskutovat.

Nikdo z nás neví, a neví to ani vláda, jak dlouho bude muset být omezována podnikatelská činnost, jak dlouho budou pokračovat ty zákazy. Nedivme se lidem, že jsou unavení, frustrovaní, někteří jsou ekonomicky na kolenou.

My to ale po nich nemůžeme chtít, když jim současně nedáme jasná pravidla.

Mně se zdá, že z těch všech výhrad, které k tomu vláda má, vyplývá jedna věc, nebo, omlouvám se, tak to vidím já, a to je jakési pokřivení světa, pokřivený pohled na svět ze strany vlády. Všimněte si prosím, čím vláda argumentuje. To se tam táhne jako červená nit všemi těmi argumenty od začátku do konce. Jako by každý, kdo podniká, byl potenciální zločinec, potenciální podvodník. A protože to tak je, tak nemůžeme jednoduše odškodnit, nemůžeme rychle pomoct, nemůžeme jen tak kompenzovat ty čisté ztráty, nestačí čestné prohlášení, nestačí jednoduché doklady, nedají se ty věci dělat rychle. Tou vládní argumentací se táhne červená nit podezírání.

A mám jiný návrh, jiný návrh pro nás všechny, jiný návrh pro vládu.

Jistotu, na kterou mají právo. Namísto byrokracie, stále složitější, namísto prověřování a kontrol si uvědomme, v jaké jsme situaci.

Vím, že vláda se opírá o argument a stanovisko, že chce jít cestou jednotlivých opatření pro každý z těch dotčených segmentů. Ale, a všichni to víme, to úplně nefunguje. Opakovaně se zapomíná na spoustu lidí, opakovaně se do toho řada lidí nevejde. Spousta lidí neví: budeme mít na to nárok, nebudeme, přijde ještě nějaká pomoc, vymyslí se nějaký program, nebo ne? Pokud jsem dobře poslouchal, tak i sám vicepremiér Havlíček uznal, že není možné vymýšlet speciální program pro každý obor. Abychom nemuseli čekat, až nějaké programy někde projdou, aby lidé nemuseli čekat na vládní tiskovky u televize, jestli na ně ještě vyjde řada, jestli se dočkají, ale aby prostě věděli, jednoduše věděli, že získají 100 %, respektive 50 % svých fixních nákladů, když jim bude činnost zakázána nebo významným způsobem omezena. Když my očekáváme od lidí, aby se chovali slušně, zodpovědně, trpělivě, tak to dělejme taky. Chovejme se zodpovědně, a jestli vláda z důvodů, které nikdo nezpochybňuje, zakazuje lidem podnikat, tak jim nahraďme to, co jim patří. Nahraďme jim fixní náklady a umožněme jim přežít. Je to vlastně něco samozřejmého. Odstraňujeme nespravedlnost, srovnáváme prostředí. Týká se to volebního práva českých občanů v zahraničí. A k tomu opravdu jenom několik velmi stručných poznámek.

My tady mluvíme o studentech ve světě, o českých studentech ve světě, o špičkových odbornících, kteří působí v zahraničí, o českých zaměstnancích mezinárodních institucí a firem. Má někdo problém s tím, aby tito lidé, studenti v zahraničí, špičkoví odborníci, zaměstnanci mezinárodních firem uplatnili svoje právo občana České republiky, jedno ze základních práv, a hlasovali? Nemá. Tak je přece na nás, a je to zase logické a samozřejmé, abychom jim umožnili toto právo uplatnit. A podívejme se, jak to máme nastaveno v České republice. My máme při každých volbách vytvořeny, vybudovány, zřízeny volební místnosti tak, že vám stačí pár kroků, většinou pár kroků, od domu, pár metrů, každý může přijít osobně, pokud nemá nějaký hendikep. A nestojí ani žádnou frontu, jak to vidíme z některých jiných zemí, kde občané čekají třeba hodiny na to, aby mohli uplatnit svoje volební právo. U nás nic takového není. A když někdo nemůže přijít, tak za ním přijde volební komise s urnou. Takto to mají čeští občané v České republice. A je to dobře. Jenomže v zahraničí je ta situace úplně jiná.

Je to nesmírně složité. A nemáte jinou možnost, než to udělat. V některých zemích ani volit nemůžete a musíte se přesunout do jiné země. Jediné, co my chceme udělat, je, aby za těmito lidmi přišla ta pomyslná urna, aby oni měli šanci taky volit tak, jako má právo každý český občan, který je na území České republiky. Druhá poznámka k tomu. Vláda říká: my tu stejnou věc budeme taky řešit, ale ne teď a tady a ne touto úpravou. No, vážení členové vlády, ale volby do Poslanecké sněmovny jsou už vyhlášeny. A já tady žádný vládní návrh nevidím, prostě tu není. A pro nás třeba, představitele opozice, mohlo být to, že jsou volby vyhlášeny, překvapivé. Vzhledem k tomu, že vyhlášení voleb vyžaduje spolupodpis předsedy vlády, tak pro vás to tak překvapivé nebylo. Když jste věděli, že budou vyhlášeny volby, tak jste mohli předložit úpravu, která by umožnila českým občanům v zahraničí, aby normálním způsobem volili.